Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, vládní návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID 19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o veřejném zdravotním pojištění vzbuzuje u velké části veřejnosti značné obavy.